Budeme pokračovat v diskusi.

Děkuji za slovo. Nechci se vyjadřovat celkově k problematice vyloučených lokalit a chtěla bych se vrátit zpátky, k čemu je tento zákon. Tento zákon je o tom, abychom dali nějakou stopku lidem, kteří absolutně ignorují veškerá pravidla.